Tato skutečnost ovšem zásadním a negativním způsobem limitovala rozsah možných investičních aktivit.

Je zde mezi námi přítomna šéfka Asociace krajů. Samozřejmě to neříkám proto, abyste mě poslouchala, jenom to konstatuji, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího.

Stejná důvodová zpráva.

Děkuji. Pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Kdo se na to podívá, vidíte, že většina těchto prostředků je použita a vzata snížením běžných výdajů u většiny ministerstev napříč, takže si myslím, že to je i takto dobře uchopitelné a pochopitelné. Všechny vás prosím o podporu tohoto alternativního návrhu, který je sice ne úplně v plné výši, nicméně je dostačující a nenabourává v zásadních parametrech státní rozpočet. Prosím, paní poslankyně.